Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych si dovolil vám přednést proceduru, jak byla schválena na garančním výboru. Procedura je vcelku jednoduchá.

To je všechno usnesení výboru. Poprosím své kolegy teď hovoříme o proceduře hlasování... Abychom věděli, jak budeme postupovat.

Není tomu tak.

Konstatuji, že návrh byl přijat. Ano, děkuji, paní předsedající.

Proti?

Hlasování končím. Já konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Já zde eviduji přihlášku pana Novotného. Prosím o další návrh.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Posledním hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako celku. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prošli jsme pozměňovací návrhy.

Já jenom chci, abychom si uvědomili, co děláme.

Jak že to říkal jeden z největších továrníků, současný místopředseda vlády a ministr financí? Tuším, že ho budu citovat přesně: